Kdo je pro?

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Benešík navrhuje zařadit nový bod Informace vlády o situaci na československé hranici. Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A nyní bychom hlasovali o jeho pevném zařazení, pan poslanec navrhuje dnes ve 12 hodin.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Kontrola hlasování...

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.